Takže to jsou dvě důležité výjimky.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Válková. Děkuji, pane předsedo.

Ten tento návrh podporuje.

Je to strašně dlouhá doba a ta transformace by mohla proběhnout daleko rychleji.

Velice děkuji za slovo.

Myslím si, že jsme na tom vykonali i v minulém období hodně práce.

A sedm let, co jsem tady, se nám nepodařilo o moc navýšit pěstouny ani přechodné, ani ty dlouhodobé.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

A pozor, není to nic narychlo. My se o tom skutečně bavíme 20 let, 20 let se o tom bavíme. Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem.

Děkuji, pane předsedo. Velmi krátce, protože bych chtěla, aby se dostalo také na bod Liberty, který je podle mého názoru velmi zásadní, a zároveň ve 12 zasedá vláda. Dlouhodobě podporuji zrušení kojeneckých ústavů, protože děti nepatří do ústavů, a ještě o to méně ze sociálních důvodů. Krátká poznámka. Finišujeme novelu zákona o sociálních službách a zde pracujeme a navrhujeme všechny potřebné kroky, které vedou k tomu, abychom na tuto situaci byli připraveni. Za mě, já bych chtěla, abychom děti nedávali do ústavů co nejdříve, a proto podporujeme rozvoj pěstounství zejména finančně, protože to je skutečně zásadní věc. To znamená, souhlasím s tímto návrhem zákona, přála bych si, aby ten časový horizont byl ještě rychlejší, a za Ministerstvo práce a sociálních věcí jasně říkám: děláme všechny systémové kroky, abychom ústavní péči pozvolna odbourávali a aby náš systém pěstounské péče byl na tento přechod připraven. Zvládly to ostatní země, zvládne to i Česká republika. Děkuji a teď prosím pana poslance Marka Bendu.

Mně to připadá neslušné to cpát zejména do tohoto zákona o zdravotních službách.

A současně říkám: já prostě pro zjednodušování potratů nikdy v životě nemohu hlasovat.